Děkuji panu poslanci Kučerovi. Hezké dobré ráno. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Kučera nechce, jak jsem pochopil, navrhnout žádný návrh, o kterém bychom hlasovali. Další interpelací je interpelace na pana ministra Milana Chovance. Ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci poslance Františka Váchy ve věci překročení pravomocí Policie ČR. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Po pravdě řečeno, já jsem ani nečekal, že dneska pan ministr přijde. On má pravděpodobně plno jiných starostí s různými aférami, které se teď kolem různých silových ministrů dějí, co se týče překročení různých pravomocí, co se týče bezpečnostní situace, únosy, výkupné, pochybnosti o správnosti postupu Policie ČR. Odjel někam do zahraničí. Já doufám, že tam hasí problémy svých kolegů z vlády, pana ministra Pelikána, případně pana ministra Stopnického.

Takže já počkám na pana ministra. Nebudu souhlasit s jeho odpovědí, počkám na jeho reakci, až tady bude, a tímto bych vás chtěl požádat, abychom přerušili projednávání tohoto bodu.

Budeme tedy hlasovat o přerušení tohoto návrhu do přítomnosti pana ministra. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o přerušení... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra Chovance. Zahajuji hlasování o přerušení... Pardon, nebylo dosaženo bylo. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 209, přihlášeno je 84 poslankyň a poslanců, pro 74, proti žádný. Návrh byl přijat.

Tuto interpelaci jsme přerušili. Přikročíme k další interpelaci, tentokrát to bude interpelace na paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. Paní ministryně odpověděla na interpelaci paní poslankyně Jitky Chalánkové ve věci rozdělování sourozenců při mezinárodních adopcích. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 693. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte, abych vás v několika větách seznámila s obsahem své interpelace, a pak rovněž požádám o přerušení projednávání tohoto bodu vzhledem k nepřítomnosti paní ministryně.

2. obdobný přehled mezinárodních osvojení do České republiky a 3. zejména uvedení všech případů, kdy a z jakého důvodu došlo k rozdělení sourozenců, a to vše za léta 201315. Nemohu však pominout, že i přesto, že vaše odpověď zabere čtyřikrát tolik místa, kolik ho zabrala má interpelace, neobsahuje odpověď na mé otázky. Trvám na poskytnutí požadovaných dat, zejména pokud se týče počtu sourozenců rozdělených v důsledku mezinárodních adopcí zpravidla i do různých zemí. Na okraj.

Paní ministryně, mám k dispozici rozsáhlou agendu, která se této problematice věnuje, také ji zveřejním na svých webových stránkách a budu ráda, když se o celé této problematice budeme moci šířeji, obšírněji bavit. Ve světle tohoto případu jsem se však rozhodla, že předtím ještě předložím novelu zákona o sociálněprávní ochraně dětí a zákona o zvláštních řízeních soudních. Vzhledem k tomu, že píšete, že ke svěření dítěte dochází podle platné právní úpravy na základě soudního rozhodnutí vydaného příslušným českým soudem, tak se domnívám, že by bylo vhodné, abychom jako Poslanecká sněmovna tuto vaši představu uvedli do skutečnosti a do reality.

Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu na přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně práce a sociálních věcí. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení této interpelace, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?